Já jenom krátce. Dámy a pánové, tady napravo, pan kolega Plzák si sype popel na hlavu. Tak, děkuji. Nyní pan poslanec Petr Bendl, připraví se pan poslanec František Vácha. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Prostřednictvím pana předsedajícího, nenecháme , protože já vám musím, aby z toho bylo patrné, ať jednou provždy máme už jasno, jak je to s tím třetím čtením, tak vám doporučuji všem přečíst si ten § 95 odst. 2, ve kterém je napsáno: Ve třetím čtení se koná rozprava, ve které lze navrhnout pouze opravu legislativně technických chyb, gramatických chyb atd. Ale ve třetím čtení se koná rozprava ke každému tomu materiálu bez ohledu na to, jestli se to někomu líbí, anebo ne. Musel by se změnit zákon. A ještě jedna poznámka, že pan kolega při vší úctě, poslanec Plzák, skrze pana předsedajícího měli bychom asi mluvit k věcem, které se týkají toho zákona, a ne k EET. Tím malinko popíráte to, co jste před chvilkou říkal, že je potřeba diskutovat jen k věcem, které se týkají toho zákona. A v tom bych s vámi souhlasil, kdybyste s tím sám trochu jako nezačal, při vší úctě. Já jsem se řádně přihlásil k tomuto návrhu zákona, protože jsme o něm podrobně diskutovali ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a napříč politickým spektrem, ono už to tady padlo, jsme se dokázali dohodnout na přijatelném kompromisu, který říká, že na města a obce by se myslet také mělo. Mí kolegové předřečníci tady často opakovali argumenty. Nevím, jestli tady padl argument o tom, že opravdu se tehdy obcím sáhlo na příjmy, když bylo potřeba sanovat druhý důchodový pilíř, a vláda prosadila, že druhý důchodový pilíř není potřeba, že na důchody bude, že už tady není problém, že se důchodci nemusí bát. Ta předpředešlá vláda měla pocit, že na ty důchody máme myslet více, OK, prosadila tady koaliční většina, že na důchody není potřeba tolik myslet, jako myslely ty předešlé vlády, protože peníze jsou, ale v tom případě by mělo platit: vracímeli krajským samosprávám to, co jim bylo sebráno, měli bychom to vrátit i samosprávám obecním. Na tom, řeknu napříč politickým spektrem, jsme se shodli na výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a doporučili jsme vám, abyste to respektovali. Včera jsem při interpelacích poslouchal nejenom opoziční poslance, když interpelovali jednotlivé ministry, případně premiéra, ale i koaliční poslance, když tady tuším pan kolega Seďa, prostřednictvím předsedajícího, říkal, že jsou potřeba peníze na památky nebo na nějaké... ... tak to byl někdo jiný, omlouvám se... že je potřeba posílit dotační tituly na kapličky a na kulturní dědictví a tak dále a tak dále, což jsou jednotlivosti, o které musí žádat poslanec tady veřejnou interpelací, přičemž podpořímeli ten návrh výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, případně návrh kolegů Stanjury, Vilímce, Beznosky a dalších, pak můžeme říct, že jsme pomohli obecně všem bez rozdílu politické příslušnosti, bez rozdílu na to, jestli zrovna v tom či onom městě vládne ta či ona koalice, a budeme v tomto ohledu spravedliví. Já chci těm poslancům, kteří ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pro tento návrh hlasovali, poděkovat.

Mluvili jsme tady, a to chci zdůraznit, že jsme na obce často přenášeli povinnosti a příliš jsme ty povinnosti nesanovali právě ze státního rozpočtu. Připomenu jenom zákon o odpadech a nové tituly, kde obce a města musí shromažďovat bioodpad, a tak dále a tak dále, a že s tím mají nějaké výdaje. Připomenu vynětí ze zemědělského původního fondu, kde po obcích na rozdíl od státu chceme, aby za vynětí ze zemědělského půdního fondu na veřejně prospěšné akce platily, ale stát, ten platit za vynětí ze zemědělského půdního fondu v případě jeho aktivit nemusí.

Poslouchám tady pana premiéra i ministra financí, jak říká, přidáme úředníkům, komu všemu přidáme, přidáme učitelům. Ale zase ty dotace, které tam jdou, nepokryjí potřeby, které s tím právě samosprávy mají, ať už se to týká základního, mateřského školství, či středních škol. Mluvili jsme tady o spoluúčasti měst a obcí na programech a projektech financovaných Evropskou unií. V podstatě motivujeme obce k tomu, aby se zadlužovaly, protože říkáme: chceteli dosáhnout na ty finanční prostředky, musíte na to mít finanční prostředky vlastní, přičemž na druhou stranu tady jsem poslouchal řadu ministrů i koaličních poslanců, kteří říkají: je třeba vyčerpat, v minulosti se nečerpalo, je nutné, abychom vyčerpali všechny finanční prostředky. A tlačíme, nebo stát tlačí města a obce i kraje k tomu, aby těch finančních prostředků, případně fyzické osoby, právnické apod., aby jich v maximální možné míře využily. Přesto slova pana ministra financí, tady říkal: obce a města hospodaří dobře. A to přes ten tlak, který na ně je vyvíjen, protože na potřeby, které pro ty občany potřebují zařídit, finanční prostředky nemají, a vytvářejí se tady dotační tituly, které předpokládají, že nějaké své vlastní zdroje mít budou. No, kde je mají v tom případě vzít, ty částky nejsou příliš velké.